Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Prvním je přizpůsobení právního řádu České republiky novým přímo použitelným a bezprostředně aplikovatelným nařízením EU. V rámci úpravy vinohradnictví se proto implementuje nový systém povolení pro výsadbu révy na období do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nový systém povolení opětovné výsadby vinic. Druhým cílem návrhu zákona je pak boj proti různým formám černého trhu s vínem, tedy stanovení úpravy, která zajistí lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy vinné a zejména pak se sudovým vínem, které představuje nezanedbatelnou část segmentu trhu s vínem v České republice.

Návrh nyní v podobě, v jaké je předkládán do Poslanecké sněmovny, zejména omezuje množství prodejních míst sudového vína. V zásadě se navrhuje zákaz prodeje sudových vín vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína. V této souvislosti je nutné dodat, že výrobcem vína je podle zákonné definice rovněž subjekt, který si víno nechá jiným subjektem zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu. Stejně tak příjemcem je jeden subjekt, který si nebalené víno ze zahraniční sám přiveze, ale i ten, který si jej nechá přivést jiným subjektem, přičemž navržené řešení odpovídá svými dopady na trh s vínem konsenzu dosaženému s dotčenými subjekty v průběhu vyjednávání tohoto legislativního materiálu. Není nijak blíže specifikován přepravní obal pro sudové víno. To je totiž pod kategorií nebaleného vína, pokud je prodáváno spotřebiteli a díky dalšímu omezení prodejních článků, proto není nutné jej blíže definovat.

Obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína. Proto je nutné je výslovně upravit.

Toto opatření mimo jiné přispěje k eliminaci nelegálních, nenahlášených prodejen pančovaného sudového vína. U vína v obalu určeném pro spotřebitele, které bylo vyrobeno nebo plněné v České republice, se z důvodu ochrany spotřebitele navrhuje uvádět povinně i na přední etiketě údaj o provenienci vína § 16 odst. 4.